Nyní otvírám první bod našeho programu.

Dobře, protože teď jsem dostal informaci, že to mám přerušit na pár minut, než se dostavíte. Takže v pořádku.